Když se podíváte, jakým způsobem funguje Poslanecká sněmovna, a my jsme tady krátce, skutečně, i když respektujeme práci někoho, kdo má zároveň třeba povinnosti vůči své obci nebo vůči svému kraji, tak je samozřejmě problematické plánovat zasedání výborů, kdy prostě většina toho výboru se musí nějakým způsobem třeba omezit, nebo i změnit datum konání výboru, protože zrovna v tu dobu je důležité krajské zastupitelstvo nebo je zastupitelstvo ve městě. Máme tady mimořádnou schůzi. Někteří poslanci jsou zároveň v pražském zastupitelstvu. Oni si musí odběhnout hlasovat. My jsme měli a nemyslím si, že piráti, kteří jsou věkově mladší, trpí nějakými neduhy toho, že by nezvládli pracovat 1216 hodin denně, ale všichni naši poslanci, kteří byli v souběhu funkcí, se postupně třeba na pražském magistrátě, protože Praha je největší úřad a práce je tam zodpovědná tak se z tohoto vyvázali.

A není to o tom, že ten den má jenom 24 hodin a ten Franta nechodí na obědy. Prostě to není správné, ta práce nemůže být odvedena v té kvalitě, jakou si ti voliči zaslouží. Proto pokud je tam ta finanční motivace a není tam ta věcná potřebuji dokončit rozjeté projekty tak bychom do budoucna měli tlačit na to, aby skutečně ta přirozená volba toho zvoleného zástupce lidí byla odpovídající tomu, na jaké úrovni je zvolen a jakou politiku se rozhodl dělat. Takže já podporuji tento návrh, nemyslím si, že je legislativně špatně připraven, věnovali jsme se mu zhruba dva měsíce ve fázi příprav. A já vás prosím, hlasujte proti tomu zamítnutí i proti vrácení k přepracování, pusťme ten návrh do druhého čtení. Děkuji. Já také děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. A on tady použil nefér fakt.

Za druhé. Tento člověk jako miliardář a majitel textilních fabrik rozhodně nechtěl dělat tuto funkci kvůli penězům. A jeho senátní náhrady, které si v Senátu nevybíral, když si to nechal spočítat, činily dva miliony korun, které přišly státu. Takže neužívejte takovéto nefér výroky. My je také neužíváme. Příště vás opravím zase, nezlobte se. Děkuji a nyní tedy prosím pana poslance Ferjenčíka. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, přiznám se, že mě vůbec nepřekvapil návrh kolegy Bendy zamítnout tento návrh. Ostatně ODS byla jediný klub, kde to žádný zástupce nepodepsal. A co mě překvapilo, byl ten návrh na vrácení, který neuvedl ani jednu konkrétní výhradu proti tomu návrhu.

Minimálně osm dnů v měsíci tady sedíme celý den a myslet si, že se to prostě dá všechno stíhat na sto procent, jako by to člověk stíhal, kdyby dělal tu funkci jenom jednu, je prostě nepravda. Veřejnost vás podle toho bude posuzovat. Já děkuji. V tuto chvíli nevidím dalších přihlášek do rozpravy. Tak ještě pan poslanec Michálek. Já bych jenom věcně poprosil, jestli by tedy bylo možno rozvést pan zpravodaj říkal, že bychom měli ten návrh přepracovat. Tak bych ho chtěl poprosit, jakým směrem bychom ho měli přepracovat. Měli bychom být tvrdší, měli bychom být mírnější? Jak se vlastně k tomu staví hnutí ANO, by mě tedy zajímalo. Protože je to největší klub v Poslanecké sněmovně. Předseda vlády řekl, že je proti kumulaci funkcí, doporučil to všem svým poslancům.

Takže mě by opravdu zajímalo, jaký postoj má hnutí ANO k tomu, jak ten návrh máme přepracovat. Protože pokud to nevede k nějaké konstruktivní diskuzi, tak bych opravdu skoro měl z toho dojem, že smyslem není ten návrh vylepšit, vyřešit to, ale spíš jenom to nějakým způsobem zamést, nebo se toho zbavit, což by mi nepřišlo úplně korektní. Já také děkuji. Děkuji, kolegyně a kolegové. Já bych snad jako k tomu dodal, pokud nám předkladatel bude schopen slíbit, že když budu citovat ze stanoviska vlády: